Tak si vyberte, co vlastně to memorandum znamená. Ponechám stranou to, že není možné zde v této debatě zatím uplatňovat faktické poznámky. A reagovat teď na účelový výklad pana ministra Zaorálka, účelový výklad mého projevu, je zpožděné a myslím si, že si každý udělal obrázek ze stenozáznamu, co jsem tady skutečně říkal a co potom pan ministr Zaorálek tady interpretoval. Co vlastně tou nulitou myslím? To tady přece také běželo několikrát a opakovaně.

Jde o majetek nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a je ve veřejném zájmu. A také aby navrhla nový zákon o konečném uživateli výhod.

Jsem přesvědčen, že pokud neprojdou tato zásadní usnesení nebo tyto zásadní body usnesení, že bych tady mohl teď předběžně a v podrobné rozpravě ještě znovu načíst další návrh usnesení, který pro mne alespoň vyplynul z dosavadního vývoje rozpravy, a to následující návrh: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prohlašuje, že memorandum podepsané ministrem Havlíčkem se společností European Metals Holdings není pro Českou republiku právně závazné a odvolání se na Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií, podepsanou v Cambeře 30. září 1993, a další mezinárodně uznávané smlouvy o ochraně investic, které je v memorandu uvedeno, se právní závaznosti memoranda pro Českou republiku v případných arbitrážních sporech netýká. To je návrh usnesení, který podle mého soudu jasně ukáže, kdo na které straně stojí.

My jsme spřaženi snad pouze a výhradně s občany České republiky, alespoň s těmi občany, kteří nám teď v těchto chvílích také vyslovují v našem snažení podporu.

Děkuji zatím za pozornost. Já vám také děkuji. Ale tak jak zaznělo...

Děkuji. Pětiminutovou přestávku dobře, vyhlašuji pět minut přestávku, aby se dostavili poslanci na hlasování.